Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi a požádám pana zpravodaje, pana poslance Pavla Holíka, aby odůvodnil usnesení výboru, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 63/1. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: